Děkuji, pane předsedající.

My samozřejmě jako řešení migrační krize volíme metodu, že bychom měli pomáhat v zemích, odkud migranti pocházejí, a nějakým způsobem zlepšovat situaci, ať je hospodářská, nebo jakákoli jiná.

Děkuji panu poslanci. Hlásí se pan ministr zahraničí? Tak ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Jestliže se nikdo nehlásí, končím rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás tedy všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Budeme hlasovat o usnesení navrženém zahraničním výborem tak, jak jej přednesl pan zpravodaj. Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat a já konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

Dobré poledne, vážené paní kolegyně, páni kolegové, budeme pokračovat.